Ale to nezachráníme tím, že budeme zvyšovat spotřební daně. Koneckonců máme příklady zemí, které to dovedly do extrému, kdy zavedly prohibici. Co se stalo? Akorát rozkvetl černý trh s daleko méně kvalitním alkoholem a zdravotní důsledky byly v těch zemích a pro ty konzumenty mnohem horší. Děkuji. Děkuji za slovo. Já budu na to reagovat.

Nemyslím si, že to bude úplně stejné. A jinak na pana předsedu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího.

Je to určitě komplex opatření.

A samozřejmě prevence tam je nezastupitelná. Děkuji. Poté pan ministr Vojtěch.

Tomu všemu rozumím. Ale teď mně to přijde, že hlavní strategie vlády ANO a sociální demokracie, jak bojovat s tím, aby děti nezačaly pít, je zvýšit daň na alkohol. To by mně přišlo jako hodně smutný výstup této koalice.

To bych chtěl slyšet. A ne to, že se zvýší daně a tím se to vyřeší.

Děkuji za slovo.

No tak se podívejte na rozpočtový dopad, který vláda v tom návrhu má. To je prostá trojčlenka a velmi jednoduchá. To je ve vládním návrhu! Vláda sama říká, že nevěří tomu, že to povede ke snížení spotřeby. Ano, tady vládě věřím.

Ale prostě vláda sama ve svých výpočtech nepočítá, že dojde k účinnému snížení spotřeby. Tak to prostě je.

To bezesporu tak je a to nikdo nikdy neřekl, že skutečně toto je jediné, co uděláme, a pak už to nebudeme řešit.

Od regulace dostupnosti, regulace reklamy, podpora adiktologických služeb, bezesporu.

Takže jednoznačné souhlasím s tím, že to není jediné opatření. Těch opatření musí být celá řada, je to otázka osvěty, prevence, bezesporu ano.

Takže říkám znovu není to jediné opatření, bezesporu.

Prosím. Dobrý den všem.

A já si myslím, že jedním z těch opatření, která tady říkal pan ministr, je také náš příklad.

Děkuji. Poté pan poslanec Válek, poté z místa pan poslanec Bartošek. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já musím reagovat na kolegyni Paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, tam je limit půl promile, takže skutečně se nikdo neopije.

To je druhá věc. A třetí věc z hlediska logiky hnutí ANO má ten zákon pozitivní rozpočtový dopad a to je přece to hlavní, co hnutí ANO řeší.

Prosím, pane poslanče.

Oni to stejně dělají. A když se to zlegalizuje, nevidím v tom žádný problém. Navíc pokud jsem to správně pochopil, daň se na pivo zvýšit nemá, takže ani hnutí ANO ho nepovažuje za alkohol, a tomu rozumím, a naopak na něj daň snížilo, takže ho považuje pozitivní látku, kterou je potřeba podpořit snížením daně.

A prosím, nedělejte to!